Pokud jde o otázku, kterou jste explicitně položil, tak ano, my předpokládáme, že ceny budou zastropovány po celý rok, a to pro všechny, pro které jsme to zastropování provedli, to znamená pro domácnosti, tedy pro občany, pro firmy malé a střední i v tom rozsahu, v jakém je to uděláno pro velké firmy.

Na druhé straně, když se podíváme na některé statistiky, vidíme i pozitivní trendy. Když se třeba podíváte na hodnocení nebo statistiky, které jsou k dispozici, tak třeba cena elektřiny v České republice v říjnu poklesla nejvíce z celé Evropské unie, o 38 %, což nepochybně tam hrálo roli i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie a úsporný tarif.

Největší vliv má návrat některých odstavených zdrojů, prodlužování fungování jaderných elektráren v Německu, Belgii. To snižuje obavy trhu. Velký vliv má také snižování ceny plynu, což je i z velké části důsledek společných opatření, která jsme na evropské úrovni udělali, na kterých se významným způsobem podílela Česká republika ve své předsednické roli.

Pokud jde o národní opatření, tady vidíme, že to, co vláda udělala zastropování cen energií, které jste tady zmiňoval, úsporný tarif přispívají i k snižování inflace.

Naopak tam, kde státy zvolily jiný typ regulace, tak tam po uvolnění regulace dochází k skokovému nárůstu. Příkladem třeba může být může být Maďarsko. A myslím, že to, co jsme zvolili, tu cestu, kterou jsme zvolili, že je cesta správná. Ukazuje se, že dlouhodobě může zajistit českým občanům, českým firmám, ale také samosprávám a všem, kteří poskytují veřejnou službu, přijatelné ceny elektřiny a dalších energií. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku? Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo. Děkuju za odpověď, pane premiére. Já jsem se ptal, zda to budete garantovat, ty zastropované ceny, a ne předpokládat. Předpokládat můžete, ale mně by stačilo tady říct váš veřejný příslib, že zastropování minimálně pro kraje, pro obce, pro občany bude na celý rok 2023.

Děkuju. Děkuji a nyní prostor pro odpověď pana premiéra.